Já vás vidím, pane předsedo.

Předtím, před panem poslancem Černochem, se hlásí s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dvakrát jsem si již dovolil vystoupit s apelem na vás, abychom neodevzdávali výrobek, o kterém jsme přesvědčeni všichni, že není dobrý. Abychom ho neodevzdávali jako hotový se slibem, že ho později opravíme. Prostě to je přístup, který je naprosto nepochopitelný pro veřejnost, které se zodpovídáme, a zdůrazňuji, že v diskusi jsem stále ještě nedostal odpověď na to proč. U některých typů zákonů bych si uměl představit, že skutečně existuje časový tlak, který by to zdůvodnil. Tady prostě neexistuje. Já si teď dovolím ve svém třetím a slibuji, že posledním apelu obrátit se na vás, kteří jste říkali a často ještě rádi říkáte, že nejste politici. Že jste to sem přišli dělat jinak.

Já si neumím představit, že by pan poslanec Volný opustil svoji krůtu dřív, než jí opravdu porazil.

Neumím si představit, že by paní poslankyně Lorencová odevzdala článek, o kterém by byla přesvědčená, že je špatně napsaný. Každý z nás jsme předtím, než jsme se stali profesionálními politiky, dělali nějaké řemeslo. A pokud jsme byli jenom trochu normální a ve své práci jsme hledali seberealizaci, tak jsme chtěli, každý z nás, výstup toho řemesla odevzdat co nejkvalitnější.

Profesionální politika je stejně poctivé řemeslo jako jakékoliv jiné. To je kvalita zákona, pro který hlasujeme a který veřejnosti garantujeme... A ten výrobek, za kterým stojí naše práce, za kterou jsme placeni, je kvalita toho zákona, který odsouhlasíme, který veřejnosti garantujeme, že jsme ho odhlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a který jako výkladní skříň naší práce bude zveřejněn ve Sbírce zákonů a stane se platnou součástí právního řádu. My se někdy divíme, proč řemeslo profesionální politika je možná nižší prestiž řemesla profesionálního politika je možná nižší než prestiž uklízečky. Ale za to si můžeme sami tímto přístupem.